My jsme to měli v programu. A kraje nám řekly, že nejsou připraveny. Tak jsme to posunuli a teď to funguje. Já vím, že vás to štve a že každý dobrý počin musí být potrestán. Každý se občas splete, ne? Takže České dráhy pochybily a my tam snad teď bude výběrové řízení, tak ten nový management snad nebude dělat takové chyby, tak doufejme, že to tak bude. Takže není to o ministerstvu, není to o vládě, ale je to o tom, že byl posunut termín a že České dráhy to nezvládly. Děkuji.